Každopádně já jsem pana místopředsedu Filipa požádal, aby upřesnil svůj návrh, říkal jsem mu to zde, aby došel k mikrofonu a řekl, že se jedná o procedurální návrh. To jsem učinil.

Kdo je proti?

Námitka byla zamítnuta.

Hlasovat budeme bez rozpravy, protože o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající.

Pane předsedo, já jsem vám nerozuměl. Ještě jednou. Pane předsedající, hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mám toto právo uplatnit i teď, když chcete dát hlasovat, protože je to prostě důležité. Já jsem přesvědčen o tom, že v případě, že se hlasuje o procedurálních návrzích, hlasuje se bez rozpravy. V takovém případě podávám námitku proti postupu předsedajícího. Dobře, v tom případě je zde další námitka proti způsobu řízení schůze, proti postupu předsedajícího.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 400. Pro návrh 26, proti 55. Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že námitce nebylo vyhověno, budu postupovat podle postupu, který jsem řekl. To znamená, nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa a poté o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury. Vznášíte námitku proti postupu předsedajícího? Prosím. Ale skutečně jste se dostal do pasti. Jestliže návrh pana kolegy Filipa byl procedurální, tak jste o něm měl nechat hned hlasovat. To jste neudělal, a za procedurální byl prohlášen až posléze. To znamená, já se domnívám, že nejlepší by bylo, kdyby kolega Filip stáhl svůj procedurální návrh, aby se pan předsedající dostal z té pasti, do které se dostal. Já se domnívám, že skutečně toto není možné. Byl by to obrovský precedent.

Já nevznáším námitku proti vašemu postupu, nicméně prostě dostal jste se do pasti a nepostupujete správně. Děkuji.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, požádám vás, abyste se usadili.

Nejprve tedy procedurální návrh, že nastaly zvláštní důvody k tomu, aby byl zařazen na program schůze bod číslo 30. Všechny vás odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

A já zahajuji hlasování a táži se, zda nastaly mimořádné důvody pro to, aby byl zařazen teď na program bod 30. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 401.